Dobré dopoledne, budeme tedy postupovat podle procedury, kterou jsme nyní schválili. Prosím paní zpravodajku. Vážený pane předsedající, prosím hlasování o pozměňovacím návrhu C1 tak, jak jsem ho teď představila. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh jsme přijali. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane předsedo.

Stanovisko paní zpravodajky nějakým způsobem zaznělo, jinak bych nedal hlasovat. Ale samozřejmě ta námitka je namístě.

Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 1056. Přihlášeno 155 poslanců, pro 42, proti 70. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Děkuji. A nyní bychom prosím pěkně hlasovali pozměňovací návrh, nebo respektive usnesení, které máte pod písmenem A. Stanovisko výboru? Stanovisko ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 1057. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 1058. Návrh byl přijat. Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 1060. Přihlášeno 155 poslanců, pro 63, proti 71. Návrh nebyl přijat. Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 1061. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ano děkuji.